Znovu prosím všechny, my jsme udělali nebo pan kolega Mašek, vaším prostřednictvím, připravil pozměňovací návrh, který je kompromisem mezi původním podaným návrhem, mezi vaším podaným návrhem. Je to opravdu kompromis mezi vámi, námi a mezi záchranáři. Mě hrozně mrzí, že se tady musíme handrkovat o profesi, která opravdu k dnešnímu dni nemá vůbec, ale vůbec žádné výhody ve svém zaměstnání, vůbec nic.

A já nevím potom, jak šedesátiletého kolegu, který celý život, čtyřicet let, třicet let pracoval u záchranky, pošleme na úřad práce. Já si to fakt neumím představit, protože každý z nás, ze záchranářů, jsme těch výjezdů a těch zachráněných životů je to naše práce, nás to baví ale máme za sebou dost, a na některé opravdu nejsou hezké vzpomínky. Tak jako hasiči, tak jako policisté, ale oni alespoň něco mají. My nemáme vůbec, ale vůbec nic.

Jsme všichni tři záchranáři, všichni tři na záchrance pracujeme třicet let a my vás o to za všechny prosíme.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Takže nejsem obhájce komunismu ani komunistů, ale pozměňovací návrh, který zde byl načten, mě zvedl ze židle. O kom se vlastně bavíme?

Takže o kom se bavíme? Bavíme se o devadesátiletých lidech, kdy vy pozměňovacím návrhem tady navrhujete, aby za každý rok jim bylo odečteno 300 korun.

Co mu zůstane? Nezlobte se na mě, já nejsem obhájce té doby a nejsem nikoho obhájce, ale opravdu, ten pozměňovací návrh, který zde byl načten, je populistický. Pokud se k tomu chtělo přistoupit, tak se mělo přistoupit v roce devadesát. Není to tak dlouho, a myslím, že to bylo minulý týden dneska ráno jsem si ten rozhovor pustila znovu, než jsem jela do Poslanecké sněmovny, abych byla fakty nabušena takže to byl rozhovor pana bývalého prezidenta Klause, zakladatele ODS, kterému byla položena tato otázka, zda pokládá podstatné, když dnes se projednává tento zákon nebo se bude projednávat tento zákon, a jestli mu připadá normální, že tam byl načten tento pozměňovací návrh.

Nyní je přihlášen pan zpravodaj, pan poslanec Kaňkovský. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, krátce vystoupím jako zpravodaj. Jak už tady zaznělo, tento sněmovní tisk byl původně navržen v režimu § 90 odst. 2 ve zkráceném jednání, padlo veto, takže potom jsme ale musím říct, i se vstřícností opozice navrhli zkrácení lhůt mezi jednotlivými čteními, protože všichni vnímáme, že problematiku zdravotnických záchranářů je potřeba opravit. A musím říct, že během té doby, kdy jsme to projednávali, ale vlastně už v letním období, proběhla celá řada diskusí.